Navrhujete přerušení do 11. 9.

Dobré odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych si dovolil dát protinávrh k procedurálnímu návrhu, který zde přednesla paní kolegyně Jana Pastuchová. V tuto chvíli dávám protinávrh, abychom přerušili tento bod na 5 minut. Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský, protinávrh přerušení na 5 minut. Prosím.

Skutečně už bych ráda, abychom přikročili k hlasování. Ještě chce s protinávrhem pan poslanec. Prosím velmi rychle, ať se k tomu dostaneme.

Děkuju mnohokrát. Máme tyto protinávrhy, je to jasné, dám je hlasovat bezprostředně. Jenom zrekapituluji, že jako první budeme hlasovat protinávrh pana poslance Kaňkovského, pak ty další přednesené protinávrhy a nakonec, dospějemeli k tomu, je přednesen návrh paní poslankyně Pastuchové k přerušení do schůze v září začínající 11. 9. Je to všem jasné, o čem budeme hlasovat? Zahajuji hlasování o protinávrhu pana poslance Kaňkovského.

Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné. Nyní budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Kaňkovského přerušení na 5 minut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh na přerušení na 5 minut?

Je to návrh na přerušení na 10 minut. Opět zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 6, bylo přihlášeno 152 hlasujících, pro 4, proti 88. Také tento návrh byl zamítnut. Je to stále hlasovatelné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování číslo 7, bylo přihlášeno 155 hlasujících, pro 14, proti 86. Návrh byl taktéž zamítnut. A nyní přistupujeme k návrhu předloženému paní poslankyní Janou Pastuchovou na přerušení do schůze započínající 11. září. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kolegyně, kolegové, poprosím o klid v sále. Hlasování číslo 8, přihlášeno 157 poslanců a poslankyň, pro 65, proti 90. Návrh byl zamítnut.

Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, pane ministře paní ministryně vynechám, tady nejsou kolegyně a kolegové, samozřejmě souhlasím s tím, co říkala moje kolegyně, že ten návrh by potřeboval zlepšení, ale já se soustředím pouze na své dva pozměňovací návrhy, které jsem dal do systému. Ten první je věnován problematice zvýšení důchodů v případě růstu cen. V podstatě, když bych to měl velmi zjednodušit, v těch dvou pozměňovacích návrzích mi jde o ponechání stávajícího stavu a o nepřijetí navrhovaných změn, které jednoznačně finančně poškozují všechny důchodce, které se stávající vláda nebojí okrást.

Všichni vnímáme samozřejmě, že v okamžiku odchodu do důchodu klesne novému důchodci životní úroveň dramaticky.

Vládní návrh toto mění.